129. Návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/2/ vrácený Senátem Pan předseda klubu se hlásí ještě k hlasování? Ještě před bodem se hlásíte, tak prosím, máte slovo s přednostním právem. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji vystoupit jenom s přednostním právem stručně o věci, která nevyžaduje zařazení bodu, ale dostal jsem informaci, která si myslím, že je podstatná i pro nás všechny a která ukazuje, jakým způsobem mají politické strany vést nebo nevést volební kampaň.

Volební kampaň podle zákona jsou politické strany povinné vést čestně a poctivě . Já bych chtěl požádat pana předsedu Babiše, aby se zde před Poslaneckou sněmovnou i před všemi českými občany na základě pravomocného rozsudku soudu omluvil.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 107/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Petra Fialu. Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejdříve ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela poprosím o ztišení, kolegyně a kolegové prosím, máte slovo, pane ministře. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu stručný. Dovolte mi uvést návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů, který se vrátil ze Senátu.

Pozměňovací návrhy Senátu reagují na skutečnost, že části návrhu zákona, kterými se mění dva právní předpisy, byly v mezidobí novelizovány a jejich navržená novelizace tak postrádá smysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu s pozměňovacími návrhy Senátu souhlasí.

Návrhem zákona se vytváří jeden soubor pravidel pro dozor nad výrobky, který bude použitelný všemi orgány dozoru a orgány Celní správy. Nová úprava současně vyžaduje i provedení odpovídajících změn v některých souvisejících zákonech. Z tohoto důvodu se navrhují nezbytné změny v těchto dotčených právních předpisech. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji. Také děkuji. Nyní tedy prosím, aby se slova ujal senátor Petr Fiala. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Pan ministr řekl téměř vše.

Děkuji a nyní se chci dotázat, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Jiří Hájek? Nemá zájem. Proto otevírám rozpravu. Do ní vidím pana poslance již přihlášeného. Prosím, máte slovo.

Ono to asi nikoho nezajímá, ale já to přesto přednesu, protože si myslím, že když kolega, který onemocněl, tuto zprávu zpracoval, tak si zaslouží, aby byla přednesena. Já vás poprosím... Poprosím o zklidnění. Děkuji, paní předsedkyně. V návaznosti na přímo použitelný předpis se návrhem zákona určuje střední styčný úřad, který stanoví některé povinnosti a pravomoci orgánů dozoru, pokud nejsou stanoveny obecnými procesními předpisy, vymezuje soubor opatření, která mohou orgány dozoru ukládat, a stanoví se sankce za nesplnění povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem. Cílem je, aby všechny orgány dozoru měly k dispozici stejný minimální soubor pravomocí pro provádění dozoru a dále soubor opatření, která mohou ukládat v případě zjištění nesouladu výrobků s právními předpisy. Kromě toho zákon cílí na zajištění spolupráce orgánů dozoru navzájem a orgánů dozoru s orgány Celní správy, zajištění výměny informací o dozoru a snahu co nejvíce sjednotit hodnocení stejných nebo obdobných situací při kontrole různými orgány dozoru a informování veřejnosti jak o dozoru nad trhem, tak i o kontrolních zjištěních orgánů dozoru. V neposlední řadě je cílem posílení spolupráce s ostatními orgány dozoru v členských státech Evropské unie. Dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry budou vykonávat stávající orgány dozoru v rámci kompetencí, které jim byly uděleny zákonnou právní úpravou. Návrh zákona bude ukládat určité povinnosti orgánům dozoru, kde lze předpokládat nutnost vynaložení určitých nákladů. Jedná se zejména o povinnost orgánů dozoru používat komunikační a informační systém. V tomto případě lze předpokládat určité počáteční náklady... Kde jsem to skončil?

Navržené změny jsou ale akceptovatelné.